180.

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 554/1. Já poprosím paní poslankyni Barboru Kořanovou, aby nám předložený návrh uvedla. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tato navrhovaná právní úprava vytváří podmínky pro vznik takzvané bankovní identity. Vznik bankovní identity by znamenal, že 5,5 milionu uživatelů internetového bankovnictví u nás bude mít možnost, kromě výkonu běžných bankovních operací, získat bezplatný přístup k elektronicky poskytovaným službám státu a územních samosprávných celků.

Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Dolejš.

Já myslím, že tento návrh směřuje do oblasti, která nás nepochybně všechny zajímá. Pokud to někdo chce vyprecizovat, bude mít nepochybně šanci ve druhém čtení. Má to samozřejmě obě strany té rovnice, jak tu klientskou, která, řekněme, rozšiřuje ty možnosti a nabízí celou řadu novinek, tak i tu bankovní, zejména ze strany ochrany, a obojí je poměrně specifická záležitost, kterou asi nemá cenu příliš rozebírat v prvním čtení.

Děkuji.

Jen velmi krátce. My za Piráty vítáme tenhle zákon.

A tento zákon to změní.

Děkuji. Pan poslanec Kupka. Dovolím si jen velmi stručnou poznámku pro představu objemu, kolik lidí díky tomu zákonu by mělo možnost využívat služby státu. Těch lidí, kteří dnes věří svému bankovnímu elektronickému účtu a ovládají svoje peníze přes počítač přes internet, je více než 5 milionů. Pokud by toto platilo, tak by to znamenalo, že se ti lidé prostřednictvím své identifikace, kterou znají, které důvěřují, budou dostávat i ke službám státu. To je významné rozšíření reálných možností jak pro občany, tak samozřejmě i pro stát, který generuje elektronické služby. Teď ještě jde o to, aby ty elektronické služby měl kdo a jak konzumovat. Děkuji. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není. Žádné návrhy nepadly a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Děkuji za slovo. Děkuji. Ještě nějaký návrh na garanční výbor? Nejprve tedy budeme hlasovat o protinávrhu. Hlasujeme o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je tady žádost o odhlášení.

Přihlášeno 103, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

Budeme hlasovat o tom, aby tento návrh byl přikázán jako dalšímu výboru výboru rozpočtovému. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 205. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako dalšímu výboru. Žádné návrhy na zkrácení lhůty nezazněly, tím jsme vyčerpali tento bod. Pan poslanec Kubíček. Děkuji za slovo, pane předsedající.

O tomto procedurálním návrhu nechám bezprostředně hlasovat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 206. Přihlášeno 102, pro 79, proti 5. Návrh byl přijat.